Počet kontrolních orgánů je přitom vyšší v případě, že se jedná o dotaci z fondů Evropské unie. Také se konstatuje, že je to takzvaná neodstranitelná duplicita. V reakci na to bych jen konstatovala, že obce jsou nespokojeny s tím, kolik kontrol se účastní na jejich obecních či městských úřadech každoročně. Netýká se to pouze kontrol dotací. Také v této analýze bylo sděleno, že Svaz měst a obcí nevidí důvody k nespokojenosti a tvrdí, že obce přezkoumávání svého hospodaření spíše vítají, protože to nevnímají primárně jako kontrolní činnost, ale jako metodickou pomoc.

Dále se konstatuje řada záležitostí, které vedou k tomu, že mohou být obce nějakým způsobem přetíženy kontrolami.

Takže bych ráda slyšela odpověď na to, zda skutečně došlo k nějaké změně a zlepšení právě oné metodiky pro poskytovatele dotací, protože to pak ovlivňuje také i žadatele a ovlivňuje to kvalitu jejich žádostí a popřípadě celého dotačního procesu.

Řešením je koncepční změna spočívající v přechodu Ministerstva financí od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory ke kontrole systému poskytovatelů s výjimkou územně samosprávných celků.